S faktickou pan poslanec Bendl.

To je první. Přišel s nákazovým fondem a začal otáčet režim podpory živočišné výroby. My jsme pokračovali. V tomto materiálu to je, je to správně a je tam řada, velká řada nesmyslů, pro které bohužel výbor, jak už jste říkal, nehlasoval. Miliarda jsou velké peníze.

Já prosím o pochopení pana poslance Faltýnka prostřednictvím paní předsedající.

Nejdřív musíme pochopit to staré. A to staré je jednoduché a prostě leží to na stole. Co je větší rozpočtovou prioritou? Co je větší prioritou pro Českou republiku? Věda a výzkum, podpora vědy a výzkumu, nebo podpora bilance skupiny Agrofert? To tady logicky leží na pozměňujících návrzích, které přednesli mí kolegové.

Žádné jiné nemáme. Nemůžeme podpořit obojí, chcemeli být rozpočtově odpovědní. A vy se musíte rozhodnout. Chápu, že to není nic nového. Dokonce je to velmi staré. Konflikt zájmů je problém velmi starý.

Já vám to přetlumočím. Protože pan poslanec Faltýnek rozhořčeně řekl ze své lavice, že to stačí říct třikrát. Ne, prosím pěkně, já jsem ochoten říkat to třicetkrát. Je to povinností opozičního politika v okamžiku, kdy z nějakého důvodu má dobrý důvod mlčet mediální scéna. Kdy z nějakého důvodu mají dobrý důvod mlčet některé občanské iniciativy, které dřív viděly korupci za každým rohem. Toto je jednání se zřejmými korupčními důsledky a je povinností opozičního politika na ně upozorňovat třikrát, pětkrát, stokrát!

Vážená paní předsedající, dámy a pánové.

A když tady říkal pan kolega Pilný, že Kalousek neví, o čem mluví. Víte, tady v minulém období v té skoro poslední části se odehrávaly obrovské debaty s touto sněmovnou s výjimkou sociální demokracie, všechny ostatní strany a poslanci podpořili obrovskou novelu zákona o regulovaných fondech. A právě v téhle souvislosti byly obrovské debaty, proč tyto nové finanční nástroje v naší společnosti mimochodem, nařizuje nám to Evropská unie, převzít tyto normy proč jsou a od toho se dalo odvodit, v jakém jsme stavu.

Ale my víme moc dobře, co chceme. A mimochodem, když se podíváte do programových dokumentů 2. sněmu TOP 09, tak tam najdete konkurenceschopnost a najdete tam také úplně klíčovou tezi. My prosazujeme a myslíme si, že jediná naděje pro tuhle zemi z hlediska ekonomiky je technologicky orientovaná společnost s ekologicky šetrnou produkcí.

Byli to snad neudělám diplomatický problém zástupci izraelské ambasády, kteří mi říkali: